Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, zpravodajské zprávě poslance Martina Novotného a po obecné a podrobné rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 302 ve znění schválených pozměňovacích návrhů a teď následuje konkrétní text návrhů, jejichž podstatu jsem vyložil.

Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Tak se stalo. Za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru. Tak právě činím. Za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tolik tedy usnesení hospodářského výboru.

Otevírám obecnou rozpravu.

Děkuji za slovo. Myslím, že tady se shodnu s panem kolegou poslance Novotným v tom, že investiční pobídky jsou špatně a že deformují trh, nicméně už jsou tady a musíme s nimi nějakým způsobem počítat.

Nejedná se pouze o nějaké nařízení Komise.

Speciální ekonomické zóny budou mít vyšší míru podpory, než mají ostatní průmyslové zóny. Jedná se o tři průmyslové zóny v Moravskoslezském kraji, jednu zónu ve Zlínském kraji a jednu v Ústeckém kraji.

Myslím, že to je skutečně narušování principu rovných příležitostí.

Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. A protože není nic k hlasování, otevírám rozpravu podrobnou, do které mám přihlášku pana zpravodaje. Kolegyně a kolegové, nejprve přečtu zdůvodnění legislativně technického pozměňovacího návrhu.

Možná i z mojí dikce slyšíte, že je to opravdu legislativně technický návrh, který se velmi obtížně obhajuje obsahově, ale je o odkazovém aparátu v souvislosti se schválením tisku 292. Konkrétně tedy bych chtěl načíst ten návrh.